Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů Seznam členů volební komise podle jejich členství v poslaneckých klubech vám byl rozdán na lavice a já nyní požádám zvoleného předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám představil členy této komise. Prosím je, tedy tyto členy, aby při čtení svého jména povstali, a poté nás pan předseda volební komise bude informovat o výsledku prvního jednání komise. Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády v demisi, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, přeji vám krásné pondělní odpoledne. V souladu s bodem 2 a 3 článku 1 volebního řádu Poslanecké sněmovny se dne 21. listopadu 2013, minulý týden ve čtvrtek, sešla skupina poslanců delegovaná poslaneckými kluby na základě parity a ustavila pod vedením poslance Jiřího Štětiny z návrhů poslaneckých klubů volební komisi. Byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení v počtu 15 členů. Teď prosím vážené kolegyně a kolegy z volební komise, aby po přečtení svého jména povstali, aby sněmovna věděla, kdo je a bude po celé volební období provázet volbami. Jedná se o následující poslance, členy volební komise.

Dovolte mi, abych se vám tu ve dvou větách představil: Byl jsem 12 let ředitelem Českého rozhlasu Pardubice, tak o sobě říkám, že jsem kován ve veřejnoprávnosti a stejném, rovném přístupu všem.

Dále bych vás rád informoval o tom, že bod pořadu schůze volební komise nazvaný Volba místopředsedů volební komise byl zatím přerušen. Co se týká ověřovatelů volební komise, rozhodli jsme se zvolit sedm ověřovatelů, a to tak, aby byli zastoupeni vždy po jednom zástupci všech poslaneckých klubů, které jsou zde ve Sněmovně pro toto volební období. Poprosím i ověřovatele, aby se ještě jednou postavili a představili.

Skupina poslanců pověřená ustavením volební komise dne 21. listopadu jednomyslně schválila návrh, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro všechny volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny pro celé 7. volební období. Je to na základě § 47 odst. 2 jednacího řádu a článku 1 bod 7 volebního řádu. Nyní bych rád, dámy a pánové, požádal Poslaneckou sněmovnu, aby přijala usnesení, v němž bere na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané na ustavující schůzi Sněmovny a dále pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny v celém 7. volebním období, v tomto předneseném složení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu předsedovi panu poslanci Martinovi Kolovratníkovi a ještě oznamuji, že paní poslankyně Jana Hnyková má náhradní kartu číslo 3.